Když jsme tady 16. března loňského roku představili návrh zákona na zákaz kožešinových farem, tak jsme samozřejmě věděli, že ta debata, jakkoliv může být jistě emocionální, bude mít i svoji racionální rovinu. Že pokud se tedy budeme bavit o zákazu, tak za jakých podmínek. A těchto podmínek se dotýká šest pozměňovacích návrhů, které jsou načteny a které se jednotlivě vzájemně vylučují, neboli když jeden bude přijatý, není možné hlasovat už o těch dalších pěti. Všechny tyhle pozměňovací návrhy v zásadě řeší to, do jaké doby farmy budou moci fungovat a jaké kompenzace budou případně těm chovatelům přiznány, a to, zda budou určeny fixně, nebo zda to bude otázka Ministerstva zemědělství, aby jim tyto kompenzace následně přiznalo vyhláškou. Já jsem se účastnil všech jednání zemědělského výboru, a ačkoliv musím říci, že jsem samozřejmě měl jiný názor na to samotné projednávání, než měl garanční výbor zemědělský, musím ocenit, že se zemědělský výbor touto problematikou důsledně zabýval.

Takže tímto bych chtěl, byť svým názorovým oponentům, vyjádřit poděkování, protože si myslím, že i když máme rozdílné názory, debata byla velmi věcná a mohli jsme se také posunout při projednávání tohoto zákona v těchto třech čteních do tohoto závěrečného výsledku.

Nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Neboli zemědělský výbor nám doporučuje, abychom hlasovali pro takový pozměňovací návrh, který dá tu nejdelší možnou lhůtu z těch pozměňovacích návrhů a vysoké kompenzace.

Garanční výbor zemědělský nám doporučil ale ještě před těmito třemi pozměňovacími návrhy hlasovat o pozměňovacím návrhu A, který ale já osobně aniž bych chtěl do toho vnášet emoce, neboť dneska už tu emoce byly poměrně velké považuji za velmi špatný, a dovolím si vás všechny důrazně varovat, abychom nehlasovali v žádném případě, ať už máme názor na jakoukoli dobu, pro pozměňovací návrh pod písmenem A, neboť tento pozměňovací návrh, já si osobně myslím, je tak evidentní legislativní paskvil, že ti, kteří jej napsali a dneska nemá de facto svého předkladatele, protože předkladatelem je společně zemědělský výbor jsou si moc dobře vědomi toho, že kdyby prošla tato novela s tímto pozměňovacím návrhem, tak to bude napadeno u Ústavního soudu, Ústavní soud to shodí a vlastně se nestane vůbec nic.

Co se týče toho pozměňovacího návrhu. Tenhle pozměňovací návrh naprosto bezprecedentním způsobem přenáší výkon veřejné moci na jeden nikterak neregulovaný soukromý subjekt.

My bychom do českého právního řádu vložili ustanovení, že se naši chovatelé budou chovat nikoliv podle pravidel jednak naší veterinární správy, ale zároveň budou muset splňovat podmínky certifikátu, na který my bychom neměli absolutně žádný vliv. Tento certifikát je mezinárodní, ta pravidla si určují sami chovatelé těchto farem. A když se rozhodnou, že měsíc po našem schválení tady změní pravidla, tak i ti chovatelé se budou muset chovat podle těch pravidel.

To znamená, to je naprosto něco nepředstavitelného, bezprecedentního, že bychom vlastně do nějaké nadnárodní soukromé společnosti odevzdali podmínky chovu těchto zvířat. To je tedy pro mě absolutně nepřijatelné.

Ale k mému překvapení zemědělský výbor nám doporučuje, abychom o tomto pozměňovacím návrhu hlasovali jako o prvním! To je naprosto skandální. A dovolte mi vyjádřit i u toho emoci, protože si myslím, že tenhle pozměňovací návrh naopak může zásadním způsobem zhatit celé to úsilí a celou tu debatu o tom, jestli máme ukončit farmy přespříští rok, nebo třeba až za těch pět let. To je legitimní debata. Ale absolutně odmítám, abychom dávali naše kompetence z našeho právního řádu do nějakého soukromého subjektu. Takže důrazně varuji před pozměňovacím návrhem A.

Prosím, hlasujme pro změnu procedury tak, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu E1, a tím bude celá debata, myslím si, i důstojně ukončena zde v Poslanecké sněmovně. Vidím, že jste mi věnovali pozornost, a za to já vám velice děkuji. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem k tomuhle tématu sem dneska vůbec nechtěl jít, ale trošku mě vyprovokovaly některé výstupy mých kolegů tady. A já jsem pochopil, že se jedná cca o počet farem v řádu jednotek.

Protože se domnívám, že může to být také tak, že ty farmy to produkují na českém území pro zahraniční trh. To asi tak bude.